Já jen pro pořádek.

Děkuji. Nejsme v rozpravě, ale k výsledku hlasování paní poslankyně Adámková. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nezpochybňuji hlasování, ale v sjetině mám jinak, než jsem hlasovala. Čili jenom to chci oznámit do zápisu. Ano, děkuji.